Potom je tady další pozměňovací návrh, který se týká situace, kdy někdy se chovatel dostane do té svízelné životní situace, kdy nezvládá dobře péči o zvířata, ale on není ten, který by programově dlouhodobě zvíře týral.

A je tak potřeba umožnit obcím zohledňovat i jejich zájem na předcházení sociálním důsledkům povinného zákonného určování nepřiměřeně vysokých sankcí.

Já vám děkuji. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není. Takže zahájím podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. V podrobné rozpravě jako prvního mám přihlášeného pana poslance Jana Pošváře. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji za pozornost.

Dobrý večer. Připraví se pan poslanec František Vácha.

Prosím, máte slovo.

Prosím, máte slovo.

Připraví se pan poslanec Zahradník. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Tímto se přihlašuji ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem podrobně odůvodnila ve všeobecné rozpravy.

Pan poslanec Zahradník. Připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo. Paní poslankyně Valachová.